Děkuji. A vnímám zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. To nemyslíte vážně.

Takže já skutečně nevím, o čem tady mluvíte, a považuji strašně za nekorektní.

A znovu vás žádám, abyste jim vrátili ty peníze. Máte tam vatu 100 miliard. Teď dostanete desítky za pohonné hmoty. Udělejte už konečně něco pro lidi. ... co tady vykládáte. Nemá to ani hlavu, ani patu.

Já nevím, jak to máte vy jako ekonom, já jako sociální vědec mám rád čísla. Ale ta čísla jsou realita.

A tím bojujeme proti inflaci. To je prostě všechno, to jsou fakta, čísla, data. Každý se může podívat na to, který z premiérů říká pravdu a který si třeba vymýšlí. My to lidem dáváme a oni to taky dostanou na rozdíl od toho, co jste připravili vy. Valorizace důchodů: v našem návrhu rozpočtu 21 miliard korun, jsou ty peníze na to nachystány. Ano, je to zákonná valorizace, ale tam ty peníze jste neměli, my je tam máme. Příspěvek na bydlení v důsledku rostoucích cen energií plus 3 miliardy. Nedali jste jim nic, 3 miliardy tam dáváme my. Kolik jste tam měli? Kolik tam nachystal pan bývalý ministr Havlíček? Nulu. Nulu! My tam dáváme 5 miliard korun. Takže stačí si srovnat ta čísla, doporučuji to všem, a uvidíte, kdo má pravdu. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážené dámy a pánové, já mám dotaz k programovému prohlášení vlády a chtěl bych se zeptat konkrétně na číslo na rozpočtové určení daně.